Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane premiére, já jsem se vás pokoušel pozorně poslouchat a napadla mě myšlenka, jestli byla udělána nějaká predikce vývoje, co to bude znamenat, tady ta smlouva nebo to nařízení, ohledně dalšího vývoje pro ty jihoevropské státy. Protože vlastně podle mě se ti migranti budou hromadit v Itálii, ve Španělsku a dalších evropských státech, protože tam vlastně budou zachyceni, nebudou moci přejet do jiných zemí, a já nepochybuji o tom, že většina, řekl bych 100 % zemí se z toho vykoupí, a co to tedy přinese těm jihoevropským zemím než to, že budou mít peníze, ale budou se jim tam hromadit nepřizpůsobiví migranti. A určitě zajisté bude ohromný tlak na změnu toho nařízení, aby se jich nějakým způsobem zbavili.

Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, prosím. Ale dovolím si reagovat na vystoupení pana premiéra.

Tato vláda kdejaký problém, který teď řeší, tak se vymlouvá na válku na Ukrajině, téměř u čehokoliv.

To znamená dávno před válkou na Ukrajině. Ta situace přece tu pozici České republiky znatelně změnila, o tom já jsem tady hovořil.

Také děkuji za dodržení času. Prosím. Děkuji za slovo. Já jsem poslouchal proslov pana premiéra a chvílemi jsem tam marně hledal i nějakou výrokovou logiku. Slyšel jsem tam: není to žádné povinné přijímání, ale my si povinně dobrovolně můžeme vybrat, jestli přijmeme, nebo zaplatíme. Vždyť to přece vůbec nedává smysl.

Žádná dezinformační média. A když už tedy jsme tak povinně dobrovolně solidární a máme pouze dvě možnosti, buďto přijmout migranty, nebo zaplatit, tak by mě zajímalo, pro kterou z těchto dvou variant se vláda rozhodla, aby občané České republiky měli šanci se připravit, co je čeká. Také děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Benešík a připraví se pan poslanec Feranec. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane vicepremiére, vážený pane premiére, dámy a pánové, ono v úvodním slovu pana předsedy Babiše zaznělo moje jméno jako předsedy výboru pro evropské záležitosti. Já se tedy vyjádřím k proceduře. A tehdy ten tisk uváděl pan první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček. Je naprosto běžné, že takové evropské tisky na evropský výbor chodí představit většinou náměstek, nikoliv ministr, abychom se nepletli, protože těch tisků jsou desítky a ministři mají od toho své náměstky, kteří se zabývají evropskou problematikou, aby toto dělali. A nepleťme si to s mandátem premiéra před Evropskou radou, nikoliv před Radou ministrů neboli Radou EU, kdy před Evropskou radou, kterou zastupuje předseda vlády, chodí zpravidla premiér představit svůj mandát. Běží o to, že vlastně my jako výbor jsme se k tomuto tisku vyjádřili, přijali jsme usnesení, kdy jsme podpořili rámcovou pozici vlády z roku 2020. To je naše práce.

My jsme si prostě odvedli svoji práci. A musím říct, že současná vláda nedělá nic jiného, než že naplňuje rámcovou pozici vlády z roku 2020. Děkuji za dodržení času. Prosím. Děkuji, paní předsedající.

Jakým způsobem vláda projednala mandát, tu pozici? Nebylo zodpovězeno.

Nebyl k tomu žádný podkladový materiál. V eKLEPu nic není.

Tento materiál, o tom se nehlasovalo vůbec podle záznamu! Ten den se hlasovalo o kdečem, o důležitých věcech ta vláda hlasovala.

Takhle to přece nefunguje. Takže znovu. Také děkuji. Nyní je na řadě paní poslankyně Pošarová a připraví se pan ministr Rakušan.